Vážené kolegyně, vážení kolegové, Senát nám vrátil rodičovský příspěvek s pozměňovacím návrhem, který se týká všech rodičů s dětmi do čtyř let, kteří budou mít nárok na onen zvýšený rodičovský příspěvek. Ve srovnání se senátní verzí je verze sněmovní diskriminační, a to proto, že trestá rodiče, kteří šli do práce dříve, než jejich děti dosáhly věku čtyř let. Paní ministryně Maláčová navrhovala původně tuto verzi, nicméně došlo k dohodě takové, že se to bude týkat pouze těch rodičů dětí, kteří ještě pobírají rodičovskou a nechodí do práce. Podle senátní verze na zvýšený rodičovský příspěvek budou mít nárok i ti, kteří jej třeba kvůli těžké finanční situaci museli vyčerpat rychleji a také museli jít do práce, aby uživili své děti a své rodiny. A to jsou právě ti, kteří tento zvýšený rodičovský příspěvek potřebují nejvíce. Senátní verze tuto diskriminaci napravuje, proto také Starostové a nezávislí senátní verzi podpoří a v případě, že neprojde, podpoří verzi sněmovní. Dnes paní ministryně Maláčová řekla, že sociální demokracie podpoří pouze verzi sněmovní, a to z toho důvodu, že se mají dohody dodržovat, což je správné, ale to vysvětlete těm 70 tisícům rodičů, kteří nebudou mít na tento zvýšený rodičovský příspěvek nárok.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo.

Dovolte mi tedy pronést jen pár slov, která považuji za nejdůležitější.

Zatímco některé strany, například sociální demokracie, své názory a stanoviska v této záležitosti několikrát změnily, naposledy asi dvakrát během posledních 24 hodin, my zůstáváme naprosto pevní a konzistentní. Ostatně byla jsem společně s kolegou Bauerem i předkladatelkou příslušného pozměňovacího návrhu, který měl za cíl neodůvodněně nespravedlivou vládní novelu korigovat a který je totožný s návrhem, který přijal Senát.

Dále je zde také precedens zvyšování rodičovského příspěvku pro rodiče vícerčat. Toto navyšování před dvěma lety se též týkalo všech rodičů všech vícerčat do čtyř let bez ohledu na to, zda ještě příspěvek čerpali, anebo ne. Čili existuje zde i na tomto základě naprosto legitimní očekávání současných rodičů dětí mladších čtyř let a současně zde existuje i riziko možné protiústavnosti dnešní vládou navrhované selekce. Na mnoha jednotlivých příkladech lze také prokázat, že výběrové navyšování rodičovského příspěvku pouze těm, kteří rodičovský příspěvek nevyčerpali, těžce poškozuje zejména pracující nízkopříjmové rodiče, kteří v dobré víře zvolili kratší dobu čerpání, nastoupili zpět do zaměstnání, platí daně a odvody a vláda je za to de facto ještě trestá. A konečně celoplošné zvýšení rodičovského příspěvku by bylo jen zhruba o 2 miliardy nákladnější než vládní varianta. Paní ministryně financí prostřednictvím pana předsedajícího, mnohokrát jste deklarovala, že jste obdobné, ba i vyšší částky, například při vyjednávání s jednotlivými ministry o sestavování rozpočtu nebo při řešení problémů v sociálních službách a podobně, bez větších problémů nalezla. Skutečně chcete říci, že až nyní, v tomto případě, to možné není, nebo že vám jsou pocity a životy těch rodičů a dětí, které svým návrhem házíte přes palubu, zcela lhostejné?